Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 48. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, všechny jsem vás právě odhlásila a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 48. schůze Poslanecké sněmovny dne 1. prosince tohoto roku.

Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslankyni Renátu Zajíčkovou. Má někdo jiný návrh na ověřovatele? Nikoho se hlásit nevidím, žádný jiný návrh tedy není. Budeme hlasovat o předloženém návrhu. Zahajuji hlasování o navržených ověřovatelích této schůze. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Vláda v souvislosti s prodloužením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Otevírám k tomu rozpravu. Nikoho do rozpravy nevidím se hlásit.